Děkuji panu poslanci a nyní se do obecné rozpravy přihlásila paní zpravodajka paní poslankyně AulickáJírovcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Táži se paní navrhovatelky či zpravodajky, zda mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Prosím, pane poslanče.

Děkuji. A nyní prosím s přednostním právem paní ministryni Marksovou. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Dobrý den. Já jsem chtěla podle jednacího řádu § 95 odst. 1 navrhnout zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Ano, eviduji váš návrh. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Semelovou. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já to také nebudu prodlužovat.

Děkuji.